Teď se vracím k tomu průzkumu trhu. Ten byl pojat jako otevřený průzkum trhu. Dodavatelé vlastně byli seznámeni s podrobnostmi, co bude předmětem soutěže, a byli požádáni o nacenění, to jest o cenové nabídky. Součástí této žádosti, tak jak tady bylo citováno, byl závazek Probační mediační služby, že veškeré údaje o cenových nabídkách, které budou dodavateli poskytnuty, budou využity výhradně zadavatelem pro vnitřní potřebu, pro stanovení té předpokládané hodnoty a v rámci té pracovní skupiny, v rámci toho projektu. Dokonce byly i firmy, které se na to speciálně dotazovaly a měly velkou obavu, aby se informace o té ceně nedostaly ven. Je to vcelku pochopitelné. Zdůrazňuji, že elektronický monitoring, přestože je obecně výrobci a doporučovateli prezentován jako nesmírně lukrativní a finančně výhodná záležitost, prostě není levná záležitost a stojí to nějaké peníze. A velmi důležité je, což je koneckonců třeba i v doporučení Rady Evropy, které se týká elektronického monitoringu, že elektronický monitoring musí přesně zapadat do systému trestní politiky a do systému trestních sankcí, aby byl funkční, efektivní a byl zaměřen na konkrétní cílovou skupinu pachatelů trestných činů.

Součástí průzkumu trhu byl závazek, že informace nebudou podány třetím osobám.

Vedoucí právního oddělení, který je současně odborníkem nejen na veřejné zakázky, ale i na problematiku elektronického monitoringu, provedl vyhodnocení a následně se realizovala prezentace pro členy pracovní skupiny o výsledku průzkumu trhu. Na prezentaci byly v zúžené podobě prezentovány informace, nabídky a současně tam byla podána informace, jak bude vypadat předpokládaná hodnota té potenciální zakázky. Všichni účastníci prezentace podepsali závazek mlčenlivosti, současně si nikdo nesměl dělat poznámky. Výsledkem průzkumu trhu byl dokument, o kterém tady mluvila paní ministryně, který mně byl řádně postoupen Probační a mediační službou. Já jsem ho řádně postoupil paní ministryni v rámci spisové služby spolu se všemi dalšími dokumenty, které si vyžádala, a součástí toho byla žádost, aby výsledky byly schváleny, současně stanoveno rozpočtové opatření. Logickým krokem, pokud tady paní ministryně uvádí, že se jí nezdála výše té ceny, by bylo, že by si vyžádala setkání s tou pracovní skupinou a dotázala se na věci, kterým nerozumí. Které jí nejsou jasné. Argument, že cena je příliš vysoká, čili těch 105 milionů jakoby nejvyšší hranice předpokládané hodnoty, není správný.

Tady se bavíme o té ceně za náramkoden, o 150 korunách, což je jakoby klíčová hodnota, která pak vytváří celkovou sumu. Rád bych podotkl, že 150 korun, můžete si od toho odečíst dalších 50 korun, protože odsouzení k trestu domácího vězení musí platit 50 korun povinně, čili ta reálná cena je 100 korun. A hlavně ta cena odpovídá evropskému průměru.

To jsou zejména skandinávské země. Čili to, co je tady v tom průzkumu trhu, není žádná přemrštěná cena, je to poctivě zjištěná cena, naprosto transparentní. Teď se dostávám k další věci. Já jsem říkal, že byla jasně nastavena pravidla, jakým způsobem bude ten projekt a příprava, následně pak tendr probíhat.

Například přišla s tím, že mi přinesla svoje stanovisko, že žádá, aby do pracovní skupiny byli jmenováni tři zástupci Probační a mediační služby, přestože pracovní skupina, tak jak bylo řečeno na té poradě vedení, bude vlastně navržena Probační a mediační službou a už byla schválena. Plus doplnit o další tři zástupce Vězeňské služby.

Nebyla vedena s námi žádná diskuse. Paní ministryně mi telefonovala a řekla, že chce ty cenové nabídky.

Myslel jsem, že jsme se na tom předběžně domluvili, ovšem druhý den jsem dostal písemný požadavek, že paní ministryně požaduje písemné nabídky. Já jsem na to reagoval písemně, napsal jsem jasnou informaci, zdůvodnil jsem, proč to nejde. Že je tam ten závazek, je tam prostě dané pravidlo, proto nejde nabídky poskytnout. A to jsem samozřejmě paní ministryni písemně předal.